Ještě přečtu omluvu pana ministra financí, který se omlouvá z pracovních důvodů z celého dnešního jednacího dne.

Předpokládám, že můžeme hlasovat najednou.

Zeptám se, zda je možné hlasovat o všech třech bodech najednou, nebo zda si někdo přeje oddělené hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další návrh pana předsedy Kováčika bod 192 na pátek opět po pevně zařazených bodech.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Pan předseda Faltýnek si přeje zařadit bod 11, což je zákon o Vojenském zpravodajství, na dnešek po bodu číslo 6. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A další návrh pana poslance Okamury, nový bod na dnešní jednací den po pevně zařazených bodech, a to bod s názvem Diskuse nad jednáním premiéra Bohuslava Sobotky. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Tento návrh nebyl přijat.

Návrh nebyl přijat.

Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec Koníček si přeje pevně zařadit bod 137 a bod 213 na pátek 19. 5. po pevně zařazených bodech.

Návrh nebyl přijat.